Já se moc omlouvám, přihlaste se, prosím, pane ministře, když tak znovu, máme totiž dalšího přihlášeného. Prosím pana poslance Juchelku, který je přihlášený na své dvě minuty. Prosím, pane poslanče.